Pokud jste se ptala na ten park, tak tady bych se vrátil do té právní roviny. Takže i když tam budou sami, tak jsou nějaká pravidla, která musí dodržovat, a ta říkají, že roušky musí být.

Pane poslanče Klausi, ještě momentíček, protože mám čtyři přihlášené poslance.

Děkuji za slovo.

To znamená, školy chtěly být zodpovědné, jsou zodpovědné, dotázaly se rodičů jak v mateřských školách, tak v základních školách, jestli ti rodiče pošlou své děti. Dneska jsme teprve nastavili podmínky, které jsme mohli nastavit před 14 dny, protože jsme to datum už znali. A teď proběhne druhé kolo.

Pane ministře, nezlobte se na mě, ale mně ten způsob otevírání škol opravdu přijde, že odporuje zdravému rozumu.

Ale věcný dotaz. Když si představíme, že spousta rodičů je třetí měsíc doma na ošetřovném s dětmi, firmy mají problém, protože nemají ty pracovníky.

Nyní s další faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková.

Ty pokyny jsou jasné.

Děkuji za slovo. Dvě reakce.

Ale uznávám, že kdyby to bylo oznámeno dřív, tak to třeba z pohledu ředitelů odstraní řadu dotazů. Co se týče toho dotazu na ty školní družiny, to je častý dotaz. Právě proto ten první stupeň je koncipován jako školní skupina. To znamená, že pro ten první stupeň je tam dopolední část, která je výuková, a do 16 hodin má probíhat neformální vzdělávání.

Nyní tedy další faktickou poznámku, pane poslanče Klausi, budete muset posečkat, a je to paní poslankyně Jana Černochová. Já bych jenom doplnila pana ministra.

A tady je problém, že nám nepomůže ani pedagogické fakulta a jiné školy, protože by musely mít pracovní smlouvu s tou příslušnou školou.

Ale jenom tady upozorňuji na to, že se ty školy dostávají opravdu do personální tísně, pane ministře, protože těch lidí, díky tomu rozdělení, schopných, ochotných učit je bohužel málo.

Takže tam, kde fungují osvícené samosprávy, tak ty pedagogy vybaví štíty. My jsme třeba naše pedagogy vybavili štíty, aby se cítili bezpečně.

Rychlá reakce. Začnu poděkováním. Ano, ty školy, a je to tak dáno, spoustu let mají své zřizovatele, a pokud mají osvícené zřizovatele, tak ta spolupráce Ministerstva školství a ředitele funguje výborně. To znamená, ta role zřizovatele je velmi důležitá. Neznamená to, že bych cokoliv házel na zřizovatele, ale prostě jelikož tam i z toho rozpočtového určení daní jdou nějaké peníze, tak to vždycky musí hrát ten orchestr dohromady, jinak to neladí.

Takže je to věc, která byla pojmenována před koronakrizí.